Pane ministře? Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko garančního výboru bez stanoviska. Pane ministře? Zahajuji hlasování.

Výsledek byl zamítnut.

Stačí to takto, pane předsedo?

Zahájím tedy opět pokračování našeho jednání.

To, co nám po přijetí pozměňovacích návrhů nebo nepřijetí mimořádně vadí, je, že byla zvýšena parametricky míra rovnostářství.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, využili jsme v SPD také tuto krátkou přestávku k poradě klubu před hlasováním o tomto návrhu zákona. Rozhodli jsme se, že budeme hlasovat pro tento návrh zákona, že podpoříme zvýšení důchodů, máme to dlouhodobě v programu, celou tu situaci dlouhodobě sledujeme, takže to považujeme tak trochu i za naše malé vítězství. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Tím máme....

Takže v zastoupení za vedení klubu tedy paní poslankyně Kateřina Valachová.

Děkuji a tím jsme vyčerpali...